A to je celé. Nejste schopni relevantně vyvrátit argumenty, které přednesl pan poslanec Nový.

Prosím. Pane ministře Stanjuro, když prostě mluvíte do dubu, tak mluvíte do dubu.

Byla to vaše mantra, nedostatek nápadů vlastních politických, tak jste si prostě vybrali EET. S čím přijdete příště? S kontrolním hlášením? Kdy jsme zlikvidovali karuselové podvody, že bychom se zase k nim vrátili? A teď ještě tři poznámky. No, co jsme s ním měli dělat? To nebyla žádná důchodová reforma.

Nikdo neměl zájem do něho vstupovat, zůstalo to tak, nezbylo nic než to zrušit. Tam prostě nebyla jiná možnost. Tady není ten důvod. Já ještě vystoupím potom jednou... dobrovolném zachování.

Jednotné inkasní místo. No to bych ani neříkala.

A přesně vím, jak to fungovalo.

Jenomže jednotné inkasní místo, pane ministře, to nejde namalovat jenom legislativně. Tam musí se základem základem je propojení IT systému. Já to vím.

Když si vzpomenete často se oháníte Nejvyšším kontrolním úřadem.

Ale utratilo se to za úplně jiné věci, než na jaké to bylo určeno. Děkuju. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. No, já bych ještě chtěl jednou reagovat. Kolegové, ctění kolegové a kolegyně, vy tady nastartujete nebezpečný precedent, to, co řekl pan ministr, a to, co řekl kolega Nový, a já v rámci sledování dvojího metru to budu sledovat. Protože tak jak jste to vy popsali, tak je v zásadě jakékoliv opatření neměřitelné. Protože vy jste řekli, že to můžete měřit před a po, pokud se nezmění všechny ostatní podmínky, což je nerealizovatelné. To znamená, že v momentě, kdy vy tady přijdete za rok, že nějaké vaše opatření zafungovalo, tak já vám tenhleten váš příspěvek v rámci dvojího metru připomenu.

Vy máte právo to zrušit. Já vás tady, říkám, nepřesvědčuji.

Prosím.

Mě velmi překvapuje ta schopnost, a vlastně jsem za ni i ráda, která tady zazněla z úst paní předsedkyně Schillerové, té sebereflexe když mluvíte do dubu.

Velká míra sebereflexe! Oceňuji to. N následuje pan ministr Zbyněk Stanjura se svou přihláškou.

Prosím, pane ministře. Tak my máme v programovém prohlášení naší vlády, že změníme parametry kontrolního hlášení. Ten tisk už je tady. Takže jsme navrhli změnu, tak jak jsme slíbili.

A ty vaše obavy?

Žádnou. Žádnou. Pro ty, kteří už v paušální dani jsou, nenavrhujeme žádnou změnu. Je to pravda, nebo není? Odpověď je jednoznačná.